Dotazy, které jasem položil, nejsou tak zásadní, abych požadoval po Ministerstvu dopravy a panu ministrovi vypracování nové odpovědi.

Současně konstatuji, že pan poslanec Vít Rakušan zrušil svoji původní omluvu a je přítomen. Máme otevřenou rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl především poděkovat panu předsedovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího za to, že odpověď víceméně ocenil. Rád bych doplnil některé věci a samozřejmě na začátek hned řeknu, že Ministerstvo dopravy je v těch věcech vstřícné a určitě je připraveno debatovat i obohatit pracovní skupinu o víc lidí.

Máme tam i anglického experta, který byl zmiňován, na částečný úvazek zaměstnaného a jeho činnost je tam velmi užitečná. Problém je v tom, nebo ani ne problém, spíš možná to není pochopení toho, jak by měla pracovní skupina pokračovat, protože tam se čeká, až se udělá nějaký milník, který se na té skupině probere.

Samozřejmě to přináší i své problémy.

To jsou věci, které asi je potřeba probrat. Vím, že jsme se spolu bavili o tom, jaké věci může přinést vysokorychlostní spojení i z hlediska zaměstnanosti, protože to zvýší mobilitu pracovní síly. Na druhé straně si myslím, že je potřeba, abychom se touto problematikou velmi zabývali.

Co se týče Ostravska, napojení na vysokorychlostní tratě, tady mám jednu novou informaci.

To by sedělo do našeho konceptu vysokorychlostních tratí a s tímto se počítá, že by to propojení bylo. Nejenom na Německo, ale i na Polsko přes region Ostravska.

A ještě jedna poznámka.

Co se týče sjednocení trakce, to je iniciativa, se kterou jsme přišli na ministerstvo. Dlouhodobý plán je, že dneska musí být, nebo dneska naši dopravci, nebo dopravci, kteří jezdí v České republice, v podstatě mají složitější situaci, protože musí mít velmi výrazně nebo docela komplikovaně vybaveny lokomotivy, tak aby zvládaly tři nebo čtyři systémy.